Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Golasowská a připraví se pan poslanec Bojko. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, krásný podvečer vám přeji. Doufám, že tady nebudu vystupovat jako strašidlo, a nemám to v úmyslu, ale vystupuji tady nejenom za sebe, ale také za více než sto tisíc lidí, kteří podepsali petici za právo na manželství jakožto svazek muže a ženy. Já jsem přesvědčena, že manželství je svazkem muže a ženy a mělo by být zakotveno v Ústavě, a to z jediného prostého důvodu.

Tito občané jsou přece také právoplatnými občany, také platí daně a také by své manžele či manželky milovali, takže proč jim to neumožnit?

Žena řekla, že není matka, je rodič. Takže dítě nebude říkat ženě mami, ale rodiči číslo jedna nebo možná číslo dvě.

Tento návrh byl naštěstí zamítnut. Vážené kolegyně a kolegové, nevím, zda ještě máte rodiče, ale každý jsme je určitě měli, ať už jsme je znali, nebo ne.